Děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo. Hezký dobrý den.

To za prvé.

Já se bohužel obávám, že vzdělání v tomto případě je vzdělání o oblasti urgentní medicíny, akutní péče, a ne o typu toho vzdělání.

Žádné takovéto vzdělání nemají magistři.

Prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji, paní předsedkyně.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Minulá vláda postavila očkování proti onemocnění covid19 na úroveň prodeje v obchodních centrech.

Řada pacientů nezná dostatečně svůj zdravotní stav a řekněme si, že ani v některých případech léky, které berou, a bez zdravotnické dokumentace, kterou má jejich praktický lékař, do jehož rukou by mělo očkování výlučně patřit, nemůže být dostatečně dobře zhodnocen přínos takového očkování pro konkrétního pacienta a možné riziko v tu danou dobu.

Účinnost vakcín tedy rychle klesá.

Chápu, že to může být zajímavé zvláště pro velké lékárny, které po tom volají zvláště z ekonomických důvodů, ale přínos, kterým Ministerstvo zdravotnictví argumentuje, na malých obcích skutečně asi mít nebude.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je, kolegyně a kolegové, je. A věřte mi.

A myslím, že i ta situace je už dneska za námi a že se to zvládne i jiným způsobem, a zvládlo se to. Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr, nebo s přednostním právem? S přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Budu stručný. Stále hájím pana ministra Vojtěcha a poslanci z jeho strany zase nadávají na zákony, které on nachystal.